Dobře. Vláda se rozhodla jít cestou toho limitu celého portfolia, navržených procent je 25 a podle výpočtů a předpokladů a zkušeností České bankovní asociace to znamená, že zhruba polovina těch žádostí by byla odmítnuta.

Já navrhuji, aby ta částka byla 33 %.

A mně to připadá logické, aby Sněmovna měla na výběr. Jinak my ten návrh zákona jako klub Občanské demokratické strany podpoříme, i kdyby neprošly ty pozměňovací návrhy, to chci. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova paní ministryně nebo zpravodaj? Není zájem. Otevírám podrobnou rozpravu, do které je první přihlášena paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k doprovodnému usnesení k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky atd.

Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedo.

Jestli se bavíme o desetiprocentním navýšení a tato podpora má být pro firmy 250 zaměstnanců až případně další, na 500 zaměstnanců, tak si jednoduše spočítejte, kolik zachráníme zaměstnanců v České republice. Pokorně vás prosím, pojďme tento pozměňovací návrh společně podpořit. Děkuji. Děkuji.

A dále se hlásím k doprovodnému usnesení, které by právě mělo bankám, resp. Českomoravské záruční a rozvojové bance naznačit, jakým způsobem by měla připravovat tu rámcovou smlouvu.